Jedná se o to, že chceme v té situaci krize kolem COVID19 situaci dlužníka pokud možno zlepšit tím způsobem, že chceme omezit sankce, které lze po dlužníkovi požadovat ale zdůrazňuji, do 30. 6. Ty věci jsou skutečně limitované tou krizovou situací.

Čili to má být jedno z těch ochranných opatření. A druhá věc, a ta si myslím, že je velmi radikální, ale jsme v mimořádné situaci, mimořádná situace si občas vyžaduje některá mimořádná opatření. A možná by bylo dobré, kdyby pan místopředseda Okamura poslouchal, protože věřím, že tento návrh podpoří, a to je jakási stopka na zahajování exekučních řízení opět omezená časem do 30. 6. Já si jsem vědom toho, že to je radikální opatření. Nicméně v situaci, kdy tady teď skutečně budou ohroženy ne desítky, stovky, ale tisíce nejenom fyzických osob, ale taky podnikatelů, živnostníků, střední třída. Tak jsme přesvědčeni o tom, že by bylo vhodné tady nastolit jakési moratorium na zahajování exekucí do 30. 6. Chci zdůraznit, že to není absolutním moratorium. V tom návrhu, tak jak ho předkládáme spolu s kolegy Markem Bendou a opět těmi čtyřmi dalšími napříč Poslaneckou sněmovnou, z toho vylučujeme exekuce, které směřují k vymáhání výživného, stejně tak jako náhrad v rámci úmyslných trestných činů. Čili nemá to být absolutní. Nicméně je to opatření, které může zcela konkrétně, to je typický stav legislativní nouze, zcela konkrétně pomoci těm, kteří do těch problémů v příštích týdnech upadnou. Já také děkuji. A nyní paní poslankyně Valachová v rozpravě, připraví se pan poslanec Nacher. Prosím. Poslední týdny jsou pro Českou republiku velmi těžké. Mnoho lidí přichází o svůj úplný příjem. Mnoho lidí dokonce přichází o práci. A je přirozené, že přicházíme jako vláda se zmírněním dopadů právě směrem k lidem, směrem k pracujícím.

Nikoli nepodstatnou částí takových dlužníků byli lidé, a byl to zejména sever Moravy a sever Čech, který velmi trpěl, kteří v důsledku druhotné platební neschopnosti se opět dostali do bezvýchodné situace. Tohle je první skupina, kde chceme cílit na to, aby se jejich životní situace ještě více nezhoršila.

To si skutečně myslím, že je velmi účinné. A sama mám desítky mailů, desítky konkrétních životních příběhů, které ukazují, že toto konkrétní opatření paní ministryně lidem pomůže. Dlouhodobě se snažíme v oblasti exekucí a oddlužení o zlepšení situace.

A je to nespravedlivé, pokud lidé, kteří pracují nebo mají nějaký jiný obdobný příjem, zůstanou zcela bez prostředků.

Na závěr bych chtěla říct, že současně jsme při projednávání tohoto návrhu zákona dospěli s paní ministryní spravedlnosti ke shodě, že některé věci jsou systémové, je to potřeba hlouběji, tak aby to skutečně pomohlo lidem, propracovat. A teď nás čeká společná práce, abychom co nejrychleji během následujících dvou měsíců našli způsob, jak vymanit řadu lidí ze situace, kdy roky se jim nedaří splatit ani korunu věřiteli, zato živí různými poplatky exekuční systém, který nikam nevede. My nechceme exekuce pro exekuce. Ale nechceme dlužní otroctví. A nedovolíme to. Děkuji. Děkuji.

Prosím. Dámy a pánové, pěknou skoro půlnoc.

Nicméně paní poslankyni Hyťhové jsem slíbil, že budu mít příspěvek do osmi minut, tak se ho pokusím držet. Zaprvé bych chtěl říci, že my jsme tady dneska celý den schvalovali různé změny a podpory v této mimořádné situaci pro lidi, kteří prakticky, nebo aspoň teoreticky mohli tvořit různé rezervy.

My jsme tam navrhli několik pozměňovacích návrhů, které by se daly rozdělit, aby to bylo přehledné, do dvou skupin.